Spíše konstatuji, že považuji tento proces za dlouhý. Děkuji. Vážené poslankyně, vážení poslanci, ano, počítá se s tím, že ministerstvo by věcný záměr mělo znovu předložit do 30. června příštího roku, to znamená roku 2018, čili už to bude věc příštího volebního období. Předpokládám tedy, že vláda, která vzejde z parlamentních voleb, by měla převzít tento úkol, který je dlouhodobý, ale pracovní skupina a práce už budou zahájeny v tomto volebním období. Takto o tom budu jednat i se zástupci obcí a ministrem průmyslu a obchodu.

To znamená, že pokud by se podařilo na začátku nebo v první polovině příštího volebního období schválit zákon, tak potom by vlastně zbývalo šest nebo sedm let ještě do okamžiku, kdy by podle tohoto plánu mělo dojít k finálnímu zúžení výběru těchto lokalit. Čili předpokládám, že potom už by bylo možné postupovat i v režimu tohoto nového zákona. Děkuji panu premiérovi. Tato interpelace končí. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji, pane místopředsedo.

Děkuji.

Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, tato interpelace byla nazvána ve věci závazků České republiky k NATO, což je hodně široká problematika. Já tady k tomu mám určité podklady, které se snaží aktualizovat situaci z hlediska plnění našich závazků vůči NATO, pohříchu tam ale chybí pasáž, která by se týkala amerických bezpilotních letounů ve vztahu k našemu právnímu řádu a naší legislativě. Takže jestli dovolíte, já bych pojal tuto interpelaci jako podnět, který poskytl pan poslanec k tomu, abych se na tuto problematiku jako předseda vlády podíval, a jsem připraven reagovat, jak to dělám obvykle v podobných případech, písemnou odpovědí na tuto ústní interpelaci. Otázka, která byla položena, to znamená, zdali probíhají příslušná jednání, jestli se v tuto chvíli připravují nějaké právní normy, které by na toto reagovaly, obrátím se na Ministerstvo obrany, nechám se informovat o aktuálním stavu a odpověděl bych panu poslanci konkrétní písemnou formou, protože toto je velmi detailní záležitost, kde si myslím, že musíme být maximálně přesní. Děkuji.

Děkuji. To rozhodně nikdy nebyl náš záměr.

Toto respektuji. Děkuji. Tato interpelace končí.

Děkuji za slovo, pane předsedající.

Děkuji za odpověď. Děkuji paní poslankyni Daně Váhalové.

Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, my jsme skutečně využili nový nástroj, který tady v minulosti nebyl. Nový nástroj vznikl vlastně v rámci tripartitního dialogu, to znamená debaty mezi vládou, odbory a zaměstnavateli. Dohodli jsme se na tom, že budeme pravidelně připravovat pro každý rok mandátu naší vlády akční plán, který shrne klíčová opatření vlády pro podporu hospodářského růstu a zaměstnanosti. Jenom připomínám, že když jsme před třemi lety nastupovali, tak to s růstem a zaměstnaností nevypadalo úplně nejlépe.